Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Milan Hnilička a zpravodaj garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Stanislav Juránek.

Máte zájem. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych tady na začátku poděkovat všem, díky kterým a vašim hlasům máme dnes možnost projednávat ve třetím čtení novelu zákona o podpoře sportu.